Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Budeme pokračovat interpelacemi na členy vlády.

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, obracím se na pana ministra průmyslu a obchodu s následují interpelací.

Vážený pane ministře, obracím se na vás s následujícími otázkami: Jaké důvody jsou pro zařazení lokality Janoch do výběru?

Děkuji za vaše odpovědi.

Ano, jaderné úložiště je citlivá záležitost. Je pravda, že většina těch oblastí nebo lokalit, kam se uvažovalo, že by mohl být odpad uložen, je proti. V tuto chvíli, anebo v tuto chvíli, nyní už je poté, proběhlo několikaměsíční poměrně pečlivé a velmi kvalifikované šetření geofyzikálních vlastností jednotlivých lokalit, výsledkem čehož je návrh na zúžení na čtyři lokality.

Chci, aby ta oponentura byla skutečně velmi dobře udělaná.

Byli to starostové těch dotčených obcí.

Čili jsou tam na to různé názory, což je třeba respektovat. To, že Janoch je mezi těmito lokalitami, o tom jsem popravdě nerozhodoval já, ty už tam jsou celou řadu let. Je jich tam devět, jak určitě víte.

Já vám děkuji.

Proto také ta reakce, která se tady objevuje.